A někteří poslanci myslím, že tenkrát to byl kolega Luzar, který tady není, chudák nedojel do Prahy.

To prostě mu nemůže nikdo vkládat do úst, že tomu nerozumí.

A samozřejmě každý manažer to zvažuje.

Ale každopádně je třeba tady říci, že se situace, co se týče rezortu dopravy, tady mění. Jak to, že tady nemáme dálnice, celou dálniční síť?

Já jí tolik nerozumím.

Ještě dneska pořád, už rok a půl chodím do vyšetřovací komise OKD, furt to tady řešíme, už stovky svědků, je to taková složitá situace, to tady nepatří, ale prostě 15 let se tady privatizoval majetek a nic se neinvestovalo.

Já také děkuji. Jako první pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Munzar. Prosím, dvě minuty. Děkuji za slovo. Jenom řečnická otázka.

A druhá věc.

Doprava, životní prostředí, místní rozvoj. Prostě tak to je! Takže vymlouvat se na to, co bylo dřív, můžete a můžeme všichni. Ale prostě už je to dost dávno, co to, kolegové z hnutí ANO, máte pevně v rukou, a ten progres není rozhodně takový, jak jste lidem slíbili. A už doufám, že nebudu muset vystupovat. Děkuji. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím zareagovat na poslance Hájka. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale když tady říkal, co se stalo za těch 30 let, tak jenom si připomeňme, že pět let, resp. už šest, má rezort dopravy v rukou hnutí ANO, a podívejme se na zprávy NKÚ.